Námitka: Jednou za dvacet let si chci vyměnit topení v domě, tak chci za to něco mít. Velká většina občanů si to topení nevymění sama. Zadá to firmě, firma mu provede obnovu, rekonstrukci. Šrot odevzdá, protože to se nezakazuje, a odečte mu to z ceny. Tento návrh, který předkládáme, má podporu Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, což je pochopitelné, protože jim vznikají miliardové škody.

Tento návrh má podporu Ředitelství silnic a dálnic. Když pojedete k nám na Ostravsko, na některých mostech pojedete šedesátkou, protože tam byly odcizeny kovové předměty. Mohl bych uvádět poměrně drastické případy krádeží.

Dámy a pánové, jsem si vědom, že možná dnes ve Sněmovně neuspějeme s tímto návrhem, ale jsem si naprosto jist, že jednou tuto problematiku vyřešit stejně budeme muset.

A věřím, že podobně to dopadne i s těmito krádežemi kovových předmětů. Děkuji vám za pozornost a žádám vás o podporu senátnímu návrhu. Děkuji panu senátorovi Víchovi a prosím dále, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům měl možnost se vyjádřit pan senátor Jaroslav Zeman. Můj kolega senátor Vícha byl poměrně vyčerpávající.

Takže vás prosím o podporu tohoto zákona. Děkuji panu senátoru Zemanovi. Ptám se, jestli se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Josef Nekl. Ani pan poslanec Zemek. Děkuji. Otevírám tedy rozpravu, do které tu mám nejprve tři přednostní práva. Jako první se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu přímé demokracie, pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče.

Část našich občanů, a to ta menší, krade kovy a prodává je do sběrných surovin. Ovšem Senát nám tu nabídl řešení, které postihne všechny. Tedy i ty slušné. A to tím, že zakáže výkup druhotných surovin od všech nepodnikajících slušných občanů. Systém je třeba nastavit tak, aby dával slušným prostor žít slušně a naopak omezil pouze neslušné, a to jakýmkoliv tvrdým způsobem. Tak, aby naopak slušné neobtěžovali.

Dnes mají cenu dejme tomu tisíc korun. Tím, že ale stát zakáže, aby od vás tento materiál sběrna vykoupila za peníze, vás zároveň o těch tisíc korun připraví!

Se stejnou logikou se pojďme zamyslet nad zloději šperků nebo aut, či dokonce nad zloději hotových peněz.

A přitom bychom našli nástroje, jak řešit příčinu, nikoliv následky. Za prvé je třeba přísně stíhat jakékoliv krádeže, neboť základem je nulová tolerance kriminality a přestupků, což je úkol hlavně pro naši policii, ale samozřejmě také pro nás, pro zákonodárce.

Ve vlastní městě, ve vlastní zemi jsme v defenzivě a bojíme se vůbec se pohybovat!

Zkuste to dnes! Takže situace je jiná a škoda, musím říci, že je to docela smutné, že občané si na to v podstatě už zvykli. Občané si na to zvykli, že stát je nechrání, že v podstatě nemají zastání. Naopak ten kdo se nebojí, je zloděj. Znovu zdůrazňuji, že to, že se stát nedokáže razantně vyrovnat se zloději, přeci nemůžou odnášet slušní lidé! Už to odnášejí dost kvůli těm zlodějům! Dalším krokem, který je také určitým systémovým řešením, je práce.

Ale stále tady i po roce čekám a my v Úsvitu čekáme, kdy konečně vláda předloží ucelenou koncepci podpory vytváření pracovních míst. Investice? To tady návrhy byly, ale už byly zamítnuty, že jo.

Já vládu znova vyzývám: Předložte ji, už máte nejvyšší čas! Ať dáme těm lidem důvod k tomu... Já opravdu jsem odpovědný svým vlastním voličům, takže...

A to opravdu ne! Byl bych rád, aby tady vládní koalice dodržovala zákon. Dodržujte prosím zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, který nám dává, každému poslanci, jasná práva. A já mám právo se ze zákona vím, že vy už byste možná zašli dokonce tak daleko, že byste mě omezovali v zákonných právech. A mluvím věcně.